Děkuji. Pan poslanec Bauer, po něm pan předseda Stanjura. Faktické poznámky pokračují. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já také v letošním roce slavím už dvacet let členství v městském zastupitelstvu.

Já jsem pozorně poslouchal úvodní řeč paní předkladatelky a chtěl jsem se zeptat na tu logiku. V úvodní řeči zaznělo: Velmi často ti, kteří jsou součástí územně správních celků jak na úrovni obcí, tak krajů, profesně rostou, velmi často se přihlašují do diskuse, ta kumulace funkcí jim prospívá, protože předávají informace z obce, z kraje, na půdu Poslanecké sněmovny, ale i obráceně, a z toho důvodu, vážené dámy a pánové, přicházíme s naším návrhem, že jim odebereme 60 % jejich platu. Řekněte mi tu logiku. Já jsem tam tu logiku nenašel.

Pravděpodobně bych s tím nesouhlasil, ale rozuměl bych tomu.

Děkuji. Pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Bartoš, faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Ne že bych to podporoval, to je čistá cesta.

Voliči velmi dobře vědí, koho volí. A pokud je to standardní, zavedená, tradiční politická strana, tak velmi často vědí, vždycky vědí, kdo je kandidát na starostu. Je to úplně jasné.

Proč to řešíme za ně? Tu informaci přece voliči mají.

A kolegové lékaři mají také pravdu. Jsou placeni z veřejného zdravotního pojištění.

No přece jsou. Děkuji.

Pracujeteli v soukromém sektoru, je věcí vašeho zaměstnavatele, za co vás platí. Pokud jste někde zaměstnán, tak samozřejmě, a my jsme toto nikdy nezpochybnili, za svoji práci, za kvalitu té práce i třeba za čas, který tam strávíte, máte dostat zaplaceno.

Nám se kolikrát stalo, a není to jen případ paní Kleslové, kde jsme se dotazovali, co tam tedy ten politik v té radě dělal, a oni nám nejsou schopni odpovědět, za co ty peníze bral, jakou práci odvedl. Takže pokud lékař mimo jednání Poslanecké sněmovny, mimo kluby vykonává svoji praxi a je tedy placen ze zdravotního pojištění a je to v této organizaci, tak je přece placen za práci, kterou vykonal. Bohužel ve zvolené funkci také můžete být prostě placen za práci, kterou jste vůbec nevykonal, protože jste měl sedět ve Sněmovně, ale zároveň jste otevíral novou cyklostezku někde v jižních Čechách. A to je problém.

Děkuji. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, já bych si dovolila reagovat na některé předřečníky. Nejdříve na své kolegy Věrku Procházkovou a pana Plzáka.

Zároveň bych chtěla teď pro pana Bendu prostřednictvím pana předsedajícího, jak jste tady hovořil ohledně kumulace z hlediska primátora, poslance a člena vlády, pan Staněk, který také podepsal tento návrh zákona, je přece tím případem, který byl v kumulaci funkcí, byl primátorem města Olomouce, byl poslancem a zároveň byl ministrem kultury. Samozřejmě, o slučitelnosti a neslučitelnosti se tady nebavíme. My se tady bavíme o kumulaci odměn. Jak tady zaznělo, opravdu největší počet z hlediska kumulace odměn není ani tak u poslanců, ale více je u senátorů.

My se tady bavíme o uvolněných členech zastupitelstva z hlediska kumulace odměn. Já se pak ještě přihlásím s další faktickou. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Z dvaceti poslanců, co za tohle volební období nejméně chodí do práce, minimálně sedm jsou starostové nebo krajští zastupitelé. Ten zbytek jsou v drtivé většině ministři nebo bývalí ministři. Pak jsou tam nějaké výjimky třeba ze zdravotních důvodů. Ale naprostá většina těch lidí, kteří do Sněmovny chodí hlasovat výrazně podprůměrně, jsou buď komunální politici, nebo ministři, takže ta kumulace jednoznačně je problém. Proto my podporujeme jak tento zákon a stejně tak podporujeme zavedení klouzavého mandátu, aby ministři nebyli současně poslanci.

To jsou lidi, co sem statisticky daleko méně chodí, daleko méně hlasují. Prostě je to tím, že mají komunální a krajské funkce.